Zdůrazňuji, že je to zároveň hodnota, která je limitní. My už příliš s ohledem na evropskou regulaci jít nemůžeme a dostaneme se právě díky udržení té snížené sazby vlastně do stejné situace, do stejné podoby, jakou mají právě dopravci ve všech těch okolních státech. Již jsem zmiňoval Polsko, Slovensko a tak dále. Věřím, že ty argumenty jsou opravdu velmi pádné a přesvědčivé pro všechny, kteří budou následně rozhodovat o tom, zda udržíme sníženou sazbu pro ty následující měsíce, kdy je zřejmé, že dál bude v oblasti cen paliv panovat velmi nestabilní situace. Je to konkrétní pomoc, která v tuto chvíli opravdu je namístě, a přestože znamená výdaje, respektive snížený příjem státního rozpočtu, tak ale ty celkové dopady neúčetní, to, co se za tím bude skrývat, tak má významný pozitivní přínos pro celou ekonomiku. Děkuji mnohokrát za pozornost.

Upozorním, že ještě nebyla otevřena rozprava, proto nejsou možné faktické poznámky.

Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi v krátkosti představit sněmovní tisk 306.

Předsedkyně Sněmovny vyhlásila na návrh vlády stav legislativní nouze a na základě žádosti vlády 14. 9. rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním prvního čtení svým rozhodnutím číslo 40. Přikázala návrh k projednání výboru rozpočtovému, kde včera tento rozpočtový výbor vydal toto usnesení, které načtu. Já se omlouvám, paní kolegyně, ale přece jenom hladina hluku je opravdu velmi vysoká. Ještě jednou vás chci, kolegyně a kolegové, požádat o ztišení, abychom přednesený návrh usnesení, který výbor schválil, všichni slyšeli. Prosím.

Po úvodním slově ministra financí Zbyňka Stanjury, zpravodajské zprávě poslankyně Hany Naiclerové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona; III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dne 16. září 2022;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby a) s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu, b) ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji paní zpravodajce. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.

Kdo je proti?

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

Nejsem takový optimista jako pan ministr.

Jenom ještě malinkou poznámku.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Prosím, pane poslanče. Teď se tam dokonce načetla vaše přihláška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, když jsme tady před čtyřmi měsíci schvalovali tohle snížení pro naftu i benzin, tak jsem tady říkal, že na čtyři měsíce to nemá smysl, že to děláte jenom proto, že na podzim budou volby, abyste si tady před volbami zase udělali nějaké kolečko a řekli, jak strašně pomáháte, jak zachraňujete dopravce, zachraňujete hospodářství, zachraňujete občany. No, je to přesně tak, jak jsem předpověděl. Ano, to jsou vládní návrhy, které tady od listopadu loňského roku předkládáte. Kdybyste tu pomoc mysleli skutečně vážně, tak nebudete mít stále a nebudete trvat na nejvyšší DPH u pohonných hmot. To byste pomohli občanům, pomohli byste drobným živnostníkům. Proč to neuděláte?

Proč zdaňujeme energie jako luxusní zboží? Jaký to má důvod? Žádný. To by byla skutečná pomoc. To by skutečně pomohlo. Děkuji za pozornost. S faktickými poznámkami se nyní hlásí pan poslanec Adamec a pak následuje pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.

Vy se tváříte, jako když neznáte stav státního rozpočtu.